Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Jeroným Tejc. Já se velmi omlouvám, páni poslanci, ale faktické poznámky mají přednost.

Děkuji. Pan předseda Černoch, po něm pan poslanec Okamura. Já bych se jenom velmi rád ohradil vaším prostřednictvím k tomu, co zde říkala paní kolegyně Černochová taky Černoch.

Nemáme. Máte pravdu, v tom s vámi souhlasím. A musím říct, že beru to jako takový hendikep, který chceme samozřejmě napravit, protože ono to od té komunální politiky opravdu celé jde. Nikdy jsme neřekli, že by byli nesvéprávní starostové nebo zastupitelé. Nic takového není pravda. Na druhé straně je také legitimní nástroj referendum k tomu, aby lidé měli možnost vyjádřit svůj názor a svoji vůli. To je vše. Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Já jenom krátce tři věci. Přijměte moji omluvu, dám si pozor. Druhá věc je, že bych chtěl upozornit na ty nesmysly, co tady říkala, vaším prostřednictvím, paní poslankyně Černochová, protože já jsem na rozdíl od vás absolvoval úspěšně senátní volby. Je to tedy standardní mechanismus, že není žádné kvorum u volby například do Senátu. Promiňte, na osobní sprosté invektivy je pod mojí úroveň, abych tady reagoval. Děkuji. Pan poslanec Lank, po něm paní poslankyně Hnyková.

Nicméně uznávám, není tak bohatá, jako mají někteří jiní z vás, ale co naplat. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Hnyková. Prosím, paní poslankyně. Dobré odpoledne. My tady projednáváme naši novelu zákona o místním referendu. My jsme sem také přišli s programem prosazovat, a měli jsme ho ve svém volebním programu, že budeme prosazovat novelu zákona o místním referendu.

Každý jsme prošel určitou historií životní a to bychom si tady mohli začít vyčítat kde co. Já bych vás požádala, abychom se vrátili opravdu k tomu, po čem naši občané volají, a to my jsme jim v naší volební kampani slíbili a chceme to tady prosazovat. Děkuji za pozornost. Budeme pokračovat řádnou přihláškou pana kolegy Bendla.

Pane poslanče, máte slovo k řádné přihlášce. Děkuji za slovo. Ale k tomu materiálu. Myslím, že opravdu ten, kdo psal tento návrh zákona, z té praxe příliš není, při vší úctě ke kolegovi Černochovi, kterého si vážím, stejně jako kolegyně Hnykové a dalších.

Tenhle zákon vytváří jakýsi pocit toho, že by docházelo k nějakým obrovským bojům mezi veřejností a zastupiteli. A to není pravda.

Tam prostě přicházejí lidé, a jsme rádi, když vůbec někdo přijde a má zájem o to, co se v té obci bude dít. A nepotřebujeme k tomu vyhlašovat místní referenda, protože v tu chvíli, když se podíváte do toho, co vlastně navrhujete, tak jednak by to místní referendum muselo projít stejně usnesením zastupitelstva. Jeho vyhlášení by muselo vyhlásit zastupitelstvo. Musely by být komise. Komise by měly nárok ze zákona na odměnu.